Ale my něco pro to snižování dluhu děláme konkrétně.

Takže bylo by dobré, kdyby skutečně, pokud já tady říkám pragmaticky a uznám chybu, tak rád bych se dožil, aby i opozice se vyjadřovala objektivně. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi za jeho vystoupení. Poznamenávám do přerušení bodu 15, 16 a 17, že první v rozpravě při jejím pokračování bude vystupovat pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou a potom dále jsou řádně připraveni do rozpravy Jiří Dolejš a Marek Černoch.

V 11 hodin budeme potom pokračovat v jednání. Předpokládám, že předsedové poslaneckých klubů se dohodnou na termínu, kdy budeme pokračovat v těchto třech rozjednaných bodech.